Tady bych byl za to velice rád, protože ty kraje a obce to mají na svých bedrech, řeší to, řeší to velmi dobře a je nutno jim za to poděkovat, ale také jim bude asi nutné poslat nějaké peníze. A je třeba ty zdroje nějakým způsobem otevřít. Takže to je za mě. A na závěr bych vám chtěl ještě sdělit, že mám připraveno tříbodové doprovodné usnesení, ke kterému bych se ještě dodatečně přihlásil. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Já se divím, že vás paní místopředsedkyně nevede k pořádku, ale rozumím její situaci.

Já jsem poslouchala velmi pečlivě projev svého vládního kolegy, on mluvil o krizovém plánu, zda je připraven, mluvil o tom, že chce načíst usnesení, mluvil o tom, jaká bude situace ve zdravotnictví. Ale fakt si nemyslím, že by nemluvil k věci. To tedy pozor.

Naprosto, to bych si dovolila tedy naprosto protestovat proti tomu, co bylo řečeno. Zatím z poslanců hnutí ANO nikdo nemluvil mimo mísu.

Máte slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně Sněmovny, vážený pane místopředsedo vlády, vážení kolegové a kolegyně, ještě bych zareagoval na předcházející diskusi.

Já osobně souhlasím s délkou toho mimořádného stavu, nouzového stavu, o jeden měsíc, tak jak řada mých kolegů. Když po měsíci zjistíme, že je potřeba plány a postupy Ministerstva školství a samozřejmě vlády jako celku upravit, máme další měsíce na změnu. Pokud vládě dovolíme delší časový interval pro nouzový stav a vláda nebude nic činit, anebo to bude činit špatně, Sněmovna nebude moci reagovat, pak to považuji za chybné. Co se týká školství.